Prosím o zklidnění Poslaneckou sněmovnu, aby bylo slyšet pana předsedu Stanjuru. Prosím. Omlouvám se. Děkuji za slovo.

Já mám dva návrhy.

Vážené dámy a pánové, připravíme se k hlasování. Přihlaste se, prosím, znovu svými kartami.

Kdo je proti?